Co přinášíme spolu se základním zjednodušením bodového systému i pokut, jsou dvě důležité novinky, já už jsem je naznačil na začátku, a to je možnost řídit vozidlo už od sedmnácti let pod dohledem mentora. Je to opatření, které se v řadě států velmi osvědčilo.

Ten nepoměr je významný, proto přinášíme novinku, která v tomto směru je spíše preventivní.

Tohle je novinka, na kterou dlouhodobě odborníci upozorňují jako na věc, která v českém systému schází, aby ti, kteří běžně bývají označováni za piráty silnic, měli možnost se vrátit, dokonce povinnost vrátit se do autoškoly a projít poučením, co znamená rizikové chování, a aby také měli možnost se přece jenom v tomto směru poučit, napravit a opustit svoje nebezpečné choutky na silnicích. Míříme k tomu, aby opravdu i v rámci debaty, kterou povedeme ve Sněmovně, a nepochybně bude bohatá, se dařilo nasvítit principy bezpečného chování na silnicích, aby se o pravidlech silničního provozu víc hovořilo, abychom dokázali také víc upozornit na to, že pořád ještě patří právě porušování předpisů v silničním provozu mezi závažné jevy, které připravují lidi o život a připravují je o zdraví. Je jasné, že zákony nemají možnost ochránit všechno, a ani si na to nechceme hrát a nehrajeme si na to. Chceme ale, aby ten zákon byl srozumitelný, chceme, aby mu lidé co nejvíc rozuměli.

V tomto směru tedy přinášíme i sjednocení podmínek a míříme k tomu, aby opravdu sankce platily jako patřičná hrozba a aby v tomto směru vedly k tomu, že se lidi budou vyhýbat zbytečně nebezpečnému chování. Chceme, aby také bylo jasné jako základní princip celé novely zákony, že opravdu i na základě statistik nejzávažnější tresty směřují k přestupkům, které představují největší rizika, která jsou nejnebezpečnější z hlediska lidských životů i lidského zdraví. Nepochybně nás čeká debata intenzivní, řada pozměňovacích návrhů, ale pevně doufám ve věcnou debatu, pevně doufám v to, že se nakonec podaří schválit zákon, který opravdu bude pro veřejnost přijatelný, bude mít přirozenou autoritu, protože je vytvářený tak, aby opravdu sledoval logiku závažnosti jednotlivých přestupků, aby i díky své srozumitelnosti se například v autoškolách snáz vyučoval a aby ty dvě důležité novinky, se kterými přicházíme, s možností řídit pod dohledem mentora od 17 let a řidičák na zkoušku, aby i tohle příznivě ovlivnilo podmínky na českých silnicích. Děkuji za pozornost. Děkuji, pane ministře.

Tak, pane poslanče, prosím. Pěkný večer, vážení kolegové, vážené dámy, vážení pánové, jak již říkal pan ministr, jedná se tedy o novelu zákona o pozemních komunikacích.

Současně, jak bylo řečeno, dívá se ta novela na to, aby na našich silnicích bylo bezpečněji.

Očekávám košatou diskusi, především v druhém a třetím čtení, a jako zpravodaj tisku samozřejmě doporučuji, abychom toto postoupili dál do výboru hospodářského a směřovali k projednání této novely. Děkuji, pane poslanče.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, řidiči jsme asi všichni, tak je to velmi závažné, nás se to všech týká, tak se tady pokusím objasnit pár věcí.